Samozřejmě bychom taky nikdy nezpřísňovali možnost spolkům nominovat lidi do Rady České televize nebo do Rady Českého rozhlasu.

Ta televize je všech a má být pro všechny. Všichni občané této země jsou koncesionáři a všichni by měli mít možnost dozorovat veřejnoprávní média.

Můj názor je takový, že by tato možnost měla zůstat pouze Poslanecké sněmovně, a divím se tomu, že se toho dobrovolně chceme vzdát, že se toho dobrovolně chcete vzdát, kolegové, ale to je samozřejmě na uvážení každého z vás. Já bych na toto nepřistoupil.

V zákonu jako takovém, v tom původním, který vy jste sem jako Ministerstvo kultury poslali, je, že jmenování a odvolávání generálních ředitelů bude nadpoloviční většinou.

Jak už jsem říkal, obě instituce, ať už Český rozhlas, nebo Česká televize, se hlasitě ozývají s požadavkem řešit problém jejich financování, které je nastavené zastarale, je zastarale nastavená definice poplatníka, je zastarale nastaveno definování samotného televizního a rozhlasového poplatku.

Za mě to asi bude v tuto chvíli všechno.

Také děkuji. Pan ministr se přihlásil s žádostí o vystoupení s přednostním právem. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A teď ke dvěma kolegům, kteří tady hovořili.